Ano, jsou tam někteří redaktoři, kteří pracují podle mě na politickou objednávku, nebudu je jmenovat.

Ne ne ne, paní kolegyně, ještě budu mluvit.

Co za tím je?

A to bude jeho dědictví. Děkuji. Já vám děkuji, pane ministře. Jako další řádně přihlášený je... Omlouvám se. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Tak ještě jednou. Opět jsme tady slyšeli slova asi, víme. Ale víme neznamená vůbec nic. Mně nikdo nemůže podezřívat z toho, že, když jsem byl i v té komisi, která vyšetřovala reorganizaci, že bych se choval tak jako že účelově. V žádném případě. Tam jsme neprokázali a nebyl nikdo obviněn. Vy tady obviňujete někoho, a nic jste neprokázali. Ještě jedna věc. Pokud tady padá to... Takže vám už nestačí ten zákon, že jste přinutili podnikatele, politika, aby se zbavil svého majetku, aby ho převedl, vy už teď budete požadovat a budete nutit podnikatele, aby svůj majetek před vstupem do politiky prodali? Nebo vy tady říkáte, že občan je ovce, která si kupuje něco, co nechce číst? Nechte to na lidech. Jestli ty noviny jsou dobré, tak přežijí, jestli jsou špatné, tak pan Babiš tady možná zkrachuje, protože prostě blbě nakoupil. Co to řešíte? My jako politici máme řešit to, že někdo si kupuje nějaké noviny? To si můžete myslet vy, že jsou nedůvěryhodné. Já si myslím, že jsou důvěryhodné. Proč se tím zabývá Poslanecká sněmovna?

Omlouvám se, pan kolega nepochopil, co jsem říkal. Ukázalo se proč! Ukázalo se proč!

Co jako? Nechme voliče rozhodnout.

Když je to nějaký okresní čičmunda, zastupitel, který něco udělal nekalého, tak oni o tom napíšou.

Tak to prostě je.

Děkuji.

Volič není schopen si zjistit před volbami, kdo to je pan Babiš a co vlastní? Není schopný si o mně zjistit, co jsem zač, a buď mi dát hlas, nebo ne? Vy budete ti, kteří budou určovat, jaká jsou pravidla hry pro volby? Nechte to na voličích. Nechte na občanovi, ať se chová samostatně. Tady řešíme něco, co se nás vůbec netýká. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, nebudu reagovat na pana poslance Chalupu, nemyslím si, že by to mělo nějaký smysl, ale chci zareagovat na pana ministra Chvojku.

A dneska každý dobrý zastupitel nebo každý, kdo se rozhodne pro veřejnou politiku, tak prostě podle mě je občanský hrdina. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, poté s faktickou pan ministr. Prosím, paní poslankyně, máte své dvě minuty.

Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr s faktickou poznámkou. Já jsem okresním čičmundou nemyslel zastupitele, ale třeba nějakého funkcionáře.

Děkuji, pane ministře.